Ten rektor tam má jedinou úlohu, aby to seshora jistil, slučoval to dohromady a dobré věci podporoval. Všechno v této sféře musí skutečně vycházet odspodu. Od toho nejkvalitnějšího posledního asistenta, který učí, od toho narůstá kvalita té školy. Ale jestliže nedokážeme zaplatit mladé učitele, zaplatit mladé pedagogy, dokázat to, že z těch pomvědů se stanou skuteční učitelé, že nám neodejdou do průmyslové sféry někam jinam, když toto nedokážeme, nebudeme mít žádné kvalitní vysoké školy. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Je to i generační problém prostě proto, že ta naše stará armáda začíná dosluhovat a už bychom potřebovali, aby za námi stál někdo, kdo bude kvalitu té výuky do budoucna držet. Znovu tedy opakuji, jestliže neumožníme, aby vysoké školy měly možnost bojovat o kvalitu svého pedagogického a vědeckého sboru, nebudou ty školy kvalitní a celý tento zákon se mine svým cílem Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

Týká se to všech programů, nikoliv jenom kvalita.

Nyní pan poslanec František Vácha, v tuto chvíli poslední písemně přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně.

Bohužel je smutné, že se scvrknul v poslední době na debatu kolem § 24 Práva fakult, případně otázky létajících profesorů.

Já rozumím rektorům, proč tady s tím návrhem přicházejí, ale myslím si, že by o tom měla být vedena mnohem širší debata. Já dám jenom jeden příklad, který si myslím, že by vás měl přesvědčit. On už to tu zmiňoval kolega Svoboda. Děkani jsou voleni fakultními senáty a odpovídají se fakultním senátům. Můžou být odvoláni rektorem, ale pouze pokud s tím souhlasí fakultní senát. A představte si, že jste zvoleni fakultním senátem, ale vnitřní organizaci fakulty vám určuje rektor. Nakládání s finančními prostředky vám určuje rektor. Tvorbu a uskutečňování studijních programů vám určuje rektor. Strategické zaměření a tvůrčí činnost, pracovněprávní vztahy a další věci. Dokonce ty peníze, které si jako fakulta vyděláte, o nich bude rozhodovat rektor.

Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, já nejsem právník, takže naštěstí můžu nebo budu hlasovat tak, jak si myslím, že by to mělo být správně. Já rozumím tomu návrhu pana poslance Zlatušky, považuji ho za správný.

Já jako děkan fakulty, my máme plno lidí, kteří učí na jiných univerzitách. To nikomu nebrání, aby učil na jiné univerzitě. Dokonce jsou samozřejmě univerzity, které nemají ty odborníky, a já jim ty naše odborníky rád poskytnu, pokud tedy oni s tím souhlasí.

Takže to je otázka těch létajících profesorů. Ten měl být o kvalitě na vysokých školách, to znamená o změně akreditačního procesu, a tam si myslím, že jsme možná nějak na půl cesty.

Já znám akreditační proces třeba v Rakousku, kde stejně jako u nás se plánuje institucionální akreditace. Oni to tam také tak mají. O studijních oborech v rámci té institucionální akreditace si rozhodují oni sami, nebo samy ty univerzity.

Proč tedy snižovat počet členů akreditačního úřadu?

Takže tady bych se opravdu přimlouval za podporu té větší nezávislosti akreditační komise.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Františku Váchovi.